Začínáme, už máme jasné termíny, každý měsíc budeme v jednom kraji, budeme tam mít velké semináře pro lékaře zaměřené především na ty starší lékaře, na ty lékaře na venkově, budeme jim ukazovat, jak elektronický recept funguje, budeme se jim snažit skutečně jednoduše ukázat, jaký to pro ně má smysl, jak ten systém funguje, tak abychom je na to připravili.

Myslím si skutečně, že bychom ten návrh měli zamítnout a dát tomu systému šanci. Děkuji panu ministru zdravotnictví České republiky Adamu Vojtěchovi, a než budu pokračovat nejdříve bude faktická poznámka pana poslance Davida Kasala, pak přihlášený pan poslanec Brázdil, poté pan senátor za navrhovatele. Nejdříve omluvy.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci prostřednictvím předsedajícího obrátit na pana kolegu Plačka ze Senátu, protože mě překvapuje jedna věc.

Druzí kolegové 40 minut. Myslím si, že za tak krátkou dobu se to opravdu nedá poznat. Protože mám tu výhodu, že předepisuji ty recepty do toho systému taky, a otázka je, že nám ten systém funguje dobře. A druhá věc je, že ve chvíli, pokud bychom tedy měli zůstat u psaní receptů rukou, pominu to, že řada z nás lékařů píše tak nečitelně, že lékárník často neví, co vydává, ale druhá věc je, a tady to bylo zmíněno také, pokud máme pacienty chroniky, kterým píšeme tři čtyři recepty nebo tři čtyři léky, tak v tu chvíli, kdy je máme v seznamu v počítači, tak to je vytisknuté jedním stisknutím.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Kasalovi.

Nebudu to prodlužovat. Přihlásil jsem se k nějaké obecné rozpravě, ale tady bylo řečeno už téměř všechno. Já bych snad jenom řekl, že tím, že to nebudeme projednávat v devadesátce, a dokonce je tady návrh na zamítnutí, neznamená, že vám bude jaksi zamezeno, abyste se vyjádřili, a to zítra. Vypadá to na zítřek ráno, na pátek ráno, kdy bychom měli projednávat ten vládní návrh zákona, kde je možné ho odsunout ad acta tím, že bude nepovinný.